Děkuji za slovo. Víceméně navážu na svého kolegu. Právě proto si myslím, že prodloužení lhůty je dobře. Protože je potřeba, ale opravdu precizně, nastavit podmínky i to, co tady bylo zmíněno, aby tam nebyla jakákoliv pochybnost, kdo bude rozhodovat, a aby to mělo jasná pravidla.

Čili nemám vůbec žádný jízdní řád. Nemocnice nemá prostředek k tomu.

Otázek tam je řada, a proto v některých fázích se svým slovutným kolegou panem MUDr. Svobodou, nesouhlasím, jednak s tím prodloužením a jednak opravdu je to potřeba prodiskutovat a nastavit úplně přesně. Pan poslanec Svoboda a jeho faktická poznámka. Děkuji za slovo.